Čili druhá alternativa, že bychom tuto informaci projednávali 14. 9. jako druhý bod po pevně zařazených bodech. Zahájil jsem hlasování číslo 20 a ptám se, kdo je pro projednat tuto informaci. Kdo je proti? Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pan kolega Laudát se hlásí. Omlouvám se, možná že jsem opomněl některý z jeho návrhů. Děkuji pane místopředsedo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Vidím, že obce mají u nás zelenou. Návrh paní poslankyně Marty Semelové na pevné zařazení bodu na úterý 13. 9.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Rozhodneme hlasováním číslo 24, které jsem zahájil. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Zbývá nám tedy poslední, tentokrát procedurální návrh a ten se netýká zařazení bodu, ale lhůty k projednávání návrhů zákonů po 19. hodině, tak jak navrhl pan předseda klubu sociální demokracie Roman Sklenák který požaduje odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 27. Návrh byl zatím zamítnut, ale vidím, že je žádost o kontrolu elektronického zápisu o výsledku hlasování.

Klid prosím. Pane místopředsedo. Pan Velebný je u mikrofonu. Děkuji. Takže dámy a pánové, omlouvám se, na sjetině mám křížek, hlasoval jsem pro. Takže se omlouvám a zpochybňuji hlasování. Podle zákona o jednacím řádu pan poslanec Velebný zpochybnil elektronický zápis o výsledku hlasování, když jeho vůle byla v elektronickém zápise jiná, než projevil při hlasování.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.